Ale nepodsouval bych jim, že ony tady dělají něco přímo.

Ale co mě zaráží opravdu: je to vládní návrh a vládní ministr je proti! Děkuji za pozornost. Pan ministr Pilný není přítomen, takže s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková, po ní pan poslanec Chalupa, poté pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo, já budu celkem krátká, protože mnohé již bylo řečeno.

Sedněme si, skutečně najděme shodu jak napříč politickým spektrem, tak mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a v souladu se strategickým směřováním země, které musí být definováno, tak teprve potom se bavme, jak mají být také zpracovány takovéto zákony, jako je zákoník práce nebo zákony o zaměstnanosti. Mnohé věci se posouvají z oblasti benefitů právě tímto zákoníkem práce do zákonem nařízených povinností pro zaměstnavatele. To považuji za opravdu zbytečné a nevhodné. Připojuji se k tomu, co již zaznělo, připojuji se k návrhu na zamítnutí. Nebo vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Zavadil. Děkuji za slovo. Já bych jenom v té souvislosti s tím, co tady dneska projednáváme, tak bych chtěl slyšet od předkladatele ujištění o tom, že ten návrh zahrnuje i definice, které jsou obsaženy v tzv. evropské antidiskriminační směrnici, protože pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli výbor pro bezpečnost, kde přišli pánové z vlády, přečetli nám, co ta antidiskriminační směrnice obsahuje, a odešli s tím, že jsme jim to neodhlasovali. Nikdo nevěděl, o co vlastně přesně jde. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že sice v této chvíli Česká republika odmítá kvóty, ale chtěl bych vědět, co budeme dělat ve chvíli, až se Česká republika dostane skutečně do situace, kdy nás a já si to nepřeju, ale ta varianta tady je kdy nás Evropská unie přinutí k tomu, že přijmeme 20, 50 nebo 100 tisíc migrantů z Afriky, bude tady tento zákoník práce a bude tady tato antidiskriminační směrnice. Jak si s tím poradíme? Protože i ti migranti budou mít právo být zaměstnáni!

Pan předseda Kováčik, po něm pan zpravodaj, po něm paní ministryně. Prosím, pane předsedo. Paní a pánové, já tentokrát, ač je mi to docela líto, musím souhlasit s panem kolegou Adamcem. Co to je za vládu, která projedná v řádném procesu návrh zákona, přijde s ním sem do Sněmovny a tady potom jednotliví ministři ten návrh cupují až po návrh na zamítnutí? Já jenom připomínám, a panu kolegovi Adamcovi to nabízím a jeho kolegům z klubu ODS rovněž, že to, co jsme tady říkali o tom, že ta vláda už nic nepřináší pořádného, protože když už sem do Sněmovny s něčím přijde, tak si to obstruuje vzájemně, jednotlivé vládní strany, tak jenom připomínám, že od zítřka budu mít na svém stole na mém místě v Poslanecké sněmovně opět onen seznam poslanců a poslankyň, kteří budou žádat o svolání schůze na vyslovení nedůvěry vládě. Bude to rychlejší proces než toto trápení tady, kdy čím novější ministr, tím více protivládně vystupuje. Poté pan zpravodaj s faktickou poznámkou, poté pan ministr Pilný s faktickou poznámkou.

Ale to znamená v praxi to, že samozřejmě jsou i kritéria jiná. Jestli máte nějaké pracovní místo, na které je potřeba nějakou kvalifikaci, určitý druh vzdělání, případně určitý počet let v praxi, tak to je to první.

Takže opravdu musím říci, že tyto obavy svázané s touto novelou zákoníku práce jsou zcela irelevantní. Já jsem opravdu muž. Nyní pan předseda Zavadil. Prosím, pane poslanče.

Ale mně nevadí, když kdokoliv z této Sněmovny bude vystupovat proti jakémukoli... Mně to vadí, když se tam baví, ano. Tak já poprosím kolegy, aby se ztišili, nebo je začnu jmenovat a budou, jak říkal pan předseda, navěky ve stenozáznamech. Prosím, pane poslanče.

Ale prosím vás, některé věci ani nemůžete vědět, ani nevíte, a vy se k nim stavíte jako k hotovým věcem. Já začnu tou dohodou. A za celou tu dobu jenom jednou došlo k dohodě. Žádná dohoda nebyla.

Tohle je běžná věc.

Tak to byla jediná dohoda za 20 let.

To je všechno, protože váš čas vypršel, pane poslanče. Po něm pan předseda Kučera.